Děkuji. Pan poslanec Kalousek.

Pan poslanec Marek Výborný s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl vaším prostřednictvím k panu kolegovi Klausovi jenom jednu věc.

Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Internet jsem chtěla zmínit také, ale už nemusím.

Dobrý večer všem. Já mám takovou poznámku.

Prosím.

Děkuji.